A já ještě jednou říkám, nechceme přece nutit všechny uprchlíky, aby integrovali své děti, když plánují návrat domů. To přece nechceme, nebo ano?

Já vám také děkuji. Jenom fakticky bych chtěl ujistit, vážené kolegyně a kolegové, že my se bavíme s ukrajinskou stranou.

Tam v tom není žádný problém. Jenom znovu musím upozornit na to, že v případě, že by tato distanční forma měla celkově nahradit přístup do českých škol, tak s tím bohužel v této fázi vzhledem k tomu, že nemáme informace, jak ten konflikt bude dlouho trvat, odporuje to, a já o tom budu dále mluvit, mezinárodnímu právu v tuto chvíli na to nemohu přistoupit, protože kdybych věděl, že ten konflikt bude trvat tři měsíce nebo půl roku, klidně. Ale on může trvat rok, dva, pět let, nikdo neví. Vzpomeňte si, kolikrát jsme v této Sněmovně diskutovali o tom, jakým způsobem trpěly české děti při covidu, při vzdělávání distanční formou, jak to zamezilo jejich sociálním kontaktům a jaké to mělo důsledky.

To by s sebou mělo závažné sociální důsledky a nemohu s tím souhlasit. Děkuji. Nyní diskutujeme formou faktických poznámek. Nyní eviduji dvě faktické poznámky první pan poslanec Marek Výborný, poté pan poslanec Ivo Vondrák. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Samozřejmě, pokud tady bude žák z Ukrajiny, který na Ukrajině studuje na střední škole, samozřejmě tady není v režimu povinné školní docházky. V okamžiku, kdy to ovšem dáme do zákona lex Ukrajina, tak tím poměrně zásadně zatížíme naše ředitele, naše učitele. Čili já bych se skutečně spíš přimlouval za to, to nechat na formě, na bázi, o které mluvil kolega David Šimek, to znamená, že ředitel tu možnost samozřejmě má prostřednictvím individuálního vzdělávacího plánu, ale ne to dávat jako samostatný paragraf do tohoto zákona, protože tím bychom mohli způsobit daleko více škody než užitku samotného.

Prosím.

Čili já tomu rozumím. Je to v podstatě věc, která, ještě jednou, nedělá nic jiného, než rozšiřuje možnosti současné úpravy novely zákona.

Dobrý podvečer, dámy a pánové. Vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, já bych v tomto směru jenom krátce možná z praktického hlediska. Ono obecně s Ukrajinci, s drtivou většinou, při integraci a při spolupráci není problém, jak tady řekl můj předřečník.

Ty děti se velmi dobře zapojují do mimoškolních aktivit v rámci obce, v rámci města, takže tam tyhlety věci nehrozí.

Také děkuji. Nyní paní poslankyně Jana Pastuchová, prosím. Děkuji, pane předsedající.

Děkuji. Mám zde řadu dalších faktických poznámek. Nyní tedy paní poslankyně Jana Berkovcová, potom pan předseda Marek Výborný. Děkuji za slovo.